Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesla stručnou zpravodajskou zprávu ke změně zákona o pomoci v hmotné nouzi. Paní předkladatelka ji tady již náležitě široce okomentovala, takže já svoji zpravodajskou zprávu zestručním.

Jak už tady bylo zmíněno, hlavními cíli předkládané novely jsou zvýšení adresnosti a oprávněnosti vyplácení příslušných sociálních dávek, minimalizace neoprávněně vyplácených sociálních dávek, omezení okruhu příjemců těchto dávek pouze na osoby, které se dočasně ocitly v hmotné nouzi a snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat, nebo na osoby, které objektivně nemohou mít vlastní příjmy z práce, seniory a zdravotně postižené. Dalšími cíli návrhu zákona jsou vnést do systému nepojistných sociálních dávek pořádek, pravidla, řád a spravedlnost, omezit na minimum jeho zneužívání nebo taky snaha o ukončení nemravné praxe takzvaného obchodu s chudobou a boj proti rozšiřování stávajících a vzniku nových takzvaně vyloučených lokalit. Děkuji za pozornost. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Tento zákon jsme opravdu poctivě společně s kolegy nyní opozičních, ale i některými kolegy nynější koalice zpracovávali opravdu velmi dlouho, a řeknu vám proč.

My jsme upozorňovali všichni v sociálním výboru, že pokud tak neučiní, že začneme, i když samozřejmě vládní zákony mají přednost, ale pokud nic neudělá, že začneme tyto návrhy předkládat sami poslaneckou iniciativou nebo poslaneckými návrhy. Opravdu se tak nestalo.

Takže tento předkládaný návrh si myslím, že moc bych vás chtěla poprosit, abyste ho teď v prvním čtení hned nezabili a pustili jste ho aspoň do druhého čtení.

Takže já bych se moc přimlouvala za to, abychom i toto se nějak snažili udělat.

A úředníkům, kteří mají teď opravdu hodně práce a práce mít budou na úřadech práce, to všichni víme byla vlna covidu, teď bude vlna uprchlická.